A to chceme hlavně změnit, abychom tam měli hlavní vliv. My nebudeme v poloze nějakého služebníčka, podřízeného.

Úplně jiný systém.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

V tomto je můj dotaz, resp. interpelace na vás, pane premiére. Děkuji za odpověď.

Děkuji za dotaz.

Já myslím, že město Brno se snaží do kultury investovat velké částky, ale určitě váš dotaz postoupím panu ministrovi kultury, aby nějakým způsobem se k tomu postavil. Děkuji.

Za posledních deset let byly podnikatelům rozdány miliardy korun.

Pane premiére, jak zajistíte, aby do budoucna nedostávaly dotace takovéto subjekty?

Jak zajistíte, aby ministerstvo začalo uplatňovat institut řízení o odnětí dotace podle rozpočtových pravidel? A ještě jeden dotaz od občana přímo na vás.